Děkuji, pane poslanče. Prosím pana ministra.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych reagoval na tuto interpelaci. České dráhy daly do věstníku, nebo oznámily svůj záměr, že chtějí vypsat rámcovou smlouvu na nákup vozů. Způsob, jakým je vypsána, ale zejména ten způsob, že je rámcová, nikoli na konkrétní linky, konkrétní vozy, mě vede k tomu, že by mohla vyhovovat některým účastníkům víc než jiným. Tak chci, aby byla udělaná revize.

Ona ta soutěž i trošku ingeruje do naší snahy koupit soupravy pro linky objednávané Ministerstvem dopravy, takže to dáme dohromady. Takže konkrétní odpověď na konkrétní otázku: Tento tendr bych rád, aby České dráhy zrušily, a dělám kroky k tomu, aby to tak nastalo. Co se týče arbitráže se Škodou Transportation ano, tam jsem rovněž trošku kritický. Z jedné strany chápu a rozumím tomu, že představenstvo Českých drah je vystaveno situaci, ve které mají rozsudek, který je pravomocný, nikoliv však vykonatelný. Mají svoji povinnost za to, že nebudou zvyšovat ztrátu, která by mohla teoreticky nebo při jisté okolnosti vzniknout tím, že neplacením nabíhají úroky. Jsou v situaci, kdy mají nějaké podmínky úvěru za 27 miliard, které by neplněním některých věcí mohly být splatné, a tím by mohly vytvořit další škodu. Ale hlavně oni ten dluh, který tam zbyl po minulých vedeních, musí přefinancovat a musí zabezpečit, že České dráhy budou dále fungovat.

Bylo první stání, budou pokračovat další.

Je podána žaloba, nebo je dáno trestní oznámení u Policie České republiky, které by mělo běžet v této době a probíhá dále. Navíc jsme podali prostřednictvím ÚOHS žádost o notifikaci do Evropské komise, aby řekla, jestli zaplacením takovéto pokuty, která nebyla sjednána v původní smlouvě podle zákona o veřejných zakázkách, nedošlo k nezákonnému obohacení nebo k nedovolené státní podpoře. A pokud a čekáme rozhodnutí Evropské komise poměrně rychlé pokud tady tohleto dopadne, tak jsem si téměř jist, že český soud v takovém případě nemůže rozhodnout jinak, než že minimálně tuto částku, kterou představenstvo v rámci zabránění větší škody a s péčí řádného hospodáře, tak aby prošla.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Zároveň tušíme, že v Českých dráhách vaše ministerstvo v důležité funkci zastupuje pan Feranec. Prosím, pane ministře. Ano. Pan náměstek Feranec je mým náměstkem.

Další interpelací bude interpelace pana poslance Ondráčka na pana ministra vnitra. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já se zeptám pana ministra na jednu takovou věc, kterou jsme spolu interpelovali písemně. Věřím, že to vezme jako přátelské šťouchnutí, byť ráno jsem čekal, že bychom mohli interpelovat i ty dvě odmítnuté písemné interpelace, ale nebyl. Takže jenom název: odznaky SKPV. Nevím, jak víte, na konci loňského roku odebrali všem příslušníkům služby kriminální policie a vyšetřování jejich služební odznaky s tím, že dostanou nové. Nestalo se tak.

Takže jenom kdybyste mi řekl, jak si na tom stojíme. Slovo má pan ministr vnitra.

Čerpám z toho, co mi sdělí Policie České republiky jako zadavatel té soutěže. Z tohoto důvodu ta první dodávka byla vrácena.

Dohoda je taková, že by mělo docházet k dodávkám zhruba jednoho tisíce odznaků týdně, tzn. čtyři tisíce odznaků měsíčně. Je vysoutěženo, je podepsaná smlouva.

To znamená, za to zpoždění i za tu nekvalitní dodávku, která byla, policie bude žádat náhradu škody, která vznikla, a bude žádat smluvní plnění, které ta smlouva obsahuje, jak mi bylo sděleno.